Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není zde zájem. V tom případě přistoupíme k hlasování.

Přihlášeno je 113 poslankyň a poslanců, pro návrh 102, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. A já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Děkuji za slovo. Já bych si dovolil požádat o přikázání k projednání výboru pro bezpečnost, jak už zaznělo v úvodním slově. Tento návrh zákona se dotýká některých aspektů bezpečnosti, zejména bezpečnosti kybernetické. A já mám ambici tam dát nějaké drobné pozměňující návrhy a byl bych rád, kdyby je příslušný výbor měl šanci projednat. Děkuji. Návrh nevidím, v tom případě dám hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Já konstatuji, že tento tisk jsme přikázali k projednání výboru pro bezpečnost. V obecné rozpravě padl ještě návrh na zkrácení lhůty o třicet dnů, tedy na třicet dnů. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Počet se ustálil.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 564. Přihlášeno je 103 poslankyň a poslanců, pro návrh 67, proti 19. Já konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena o třicet dnů. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.